Pane ministře, tady přece nikdo nerozporuje obsah té brožury. A jestli jste tohle připravovali rok dopředu a jestli to bylo na oficiální objednávku pana premiéra, tak tím hůř. Prosím, máte slovo. Doporučuji dokončit volbu. Já ten zájem bezesporu mám. Děkuji. Nehlásí, rozpravu končím.

Jsme připraveni na hlasování. Hlasujeme o návrhu na tajnou volbu. Kdo je pro?

Hlasování číslo 80, přihlášeno 153 poslanců, pro 91, proti 11. Návrh jsme přijali. Tajnou volbu provedeme.

Ještě vystoupí pan předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Prosím, máte slovo.

Je to tam po celý den. Bude to až do skončení jednacího dne.

Jenom připomínám, že bude probíhat jednání organizačního výboru.